Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Myslím, že bych se vešel do faktické poznámky, ale chtěl jsem dodržet jednací řád.

Nechci z toho dělat téma opozice versus koalice, nechci z toho dělat politické téma, protože se to v podstatě týká jiného pilíře moci, týká se to moci soudní a týká se to odměn pracovníků v justici.

Následně došlo k jednání mezi ministrem spravedlnosti, ministrem financí a zástupci nejvyšších soudů a byly poskytnuty prostředky, podle mých informací, které pokrývají 47 % těch výdajů, to znamená těch 53 % stejně nakonec ty soudy musí vzít ze svých prostředků, které by byly jinak určeny na osobní odměny, a tak že nakonec platí to, co mě tady ujišťoval pan ministr financí, že se nestane, a totiž, že ti podprůměrní si pomůžou a ti nadprůměrní budou mít na odměnách o 5 % míň a průměrní zůstanou na svém. Vláda deklarovala na jednáních s vrcholnými představiteli justice a Ministerstva spravedlnosti, že v následujících třech letech dorovná průměrné platy zaměstnanců soudů na úroveň průměru platů zaměstnanců ve veřejné správě. Rozdíl mezi uvedenými hodnotami je v současné době přibližně 7 000 korun na zaměstnance měsíčně. Pokud by tedy vláda chtěla uvedenému příslibu dostát nějak rovnoměrně, měla by každý rok zvyšovat platy zaměstnanců soudu o přibližně 6,5 %. Při jednáních s představiteli justice vláda opomenula zahrnout do plánu na dorovnání platů administrativní pracovníky státních zastupitelství. My jsme se tu sešli u novely státního rozpočtu 2022 den před tiskovou konferencí zástupců justice, kde upozorňovali na hrozící kolaps justice, na personální problémy s obsazením pozic, jako je například zapisovatelka, protože skutečně jednak není jednoduché uspět na trhu práce pro orgány justice, protože nejsou konkurenceschopné vůči jiným orgánům státní správy, a získat dobrého pracovníka není jednoduché, nějakým způsobem ho zacvičit a připravit ho na jeho odbornou práci, zkrátka v dnešní době se nedaří právě kvůli finančním prostředkům.

Já jsem se to tady snažil vysvětlit, že ta bomba skutečně tiká, a férově jsem přiznal, že je to problém posledních dvaceti let, je to problém i hnutí ANO, které mělo ten rezort osm let, ale ten odpočet skončil, a právě proto nastaly ty tiskové konference, a upozorňujeme na to víceméně nebo upozorňuje se na to v rámci té komunity neustále, než ta bomba skutečně vybuchne. Já bych chtěl požádat koaliční poslance, koaliční ministry, a mám je tady zrovna oba dva, kterých se to týká, zda by skutečně nezvážili můj pozměňovací návrh, protože to navýšení je skutečně nutné, nezbytné, nejde se tomu vyhnout, a myslím si, než nějakými rozpočtovými opatřeními by bylo férovější změnit tuto kapitolu. Děkuji za kladné vyslyšení mé žádosti ve prospěch zaměstnanců justice. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem schválně se nechal propadnout nakonec, že to bude lepší, že mě bude poslouchat vícero ministrů.

Tolik tedy poznámka.

Tolik jedna drobná poznámka a stojím si za ní, protože jednání o státním rozpočtu, to je nejdůležitější zákon roku, a já jsem poslední přihlášený a za pár minut se bude hlasovat, ano? A teď mi dovolte dvě poznámky, jednu obecnou a jednu k pozměňovacím návrhům.

Že to je hotové, je sice pěkné, ale ta čísla se různě časem mění.

To znamená, vy byste, kdybyste byli v opozici, a přímo pan ministr financí by určitě toho využil a řekl by, že vy tady připravujete státní rozpočet, nějakou příjmovou část, ale v zásadě to odhadujete, ty příjmy.

A třetí věc, a to už se týká těch konkrétních pozměňovacích návrhů.